V aktuálním případě je to válečný konflikt na Ukrajině a to, že bez soudu se u nás začaly vypínat servery.

Já jsem panu premiérovi položil několik otázek, které jsou podle mě zásadní.

Za mě to je jenom soud.

se podílejí některé organizace, které hlídají tu pravdu, factcheckové organizace, z nichž některé v nedávné době prohrály spor, protože samy někoho nepravdivě z něčeho nařkly.

Je si vláda vědoma možných rizik těchto zásahů do svobody slova?

Moje otázka byla i směrem k vizi, co je cílem těchto všech opatření. Jsou časově limitovaná třeba na konflikt na Ukrajině a pak už to přestane, nebo je to navždycky? A potom poslední dotaz: chce vláda změnit současné zákony, které řeší svobodu slova a dávají mu určité limity a hranice? My už přece dneska to máme řešené v zákoně.

On řekl, že prokazatelně vláda respektuje svobodu slova a nebrání přístupu k informacím žádným médiím.

To tady také nikdo nehájí. Takže já vás poprosím: pan premiér je dneska oficiálně omluven, jestli jsem to správně slyšel a pochopil? Ano, máte pravdu.

Pane poslanče, zůstaňte ještě případně u pultíku. Jsou dvě možnosti. Buď můžete dát návrh na usnesení, že nesouhlasíte s odpovědí pana premiéra, nebo můžete dát návrh na odročení do přítomnosti pana premiéra. Můžete si vybrat. Děkuji.

Takže já bych poprosil odročit do přítomnosti pana premiéra. To znamená, dáváte návrh na přerušení projednávání této interpelace do přítomnosti pana premiéra.

Mezitím přečtu ještě omluvy.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Ukončuji tímto rozpravu a ukončuji také projednávání písemných interpelací. Dle dohody pokračujeme tím, že budeme projednávat pevně zařazené body.